A že ekonomický cyklus bude platit i v České republice, je přece jasné.

A poslední.

Děkuji panu předsedovi poslaneckého klubu ODS. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek, po něm pan místopředseda Bartošek.

Mandatorní výdaje nelze ušetřit exekutivní cestou. Ale pak nemám právo ty peníze chtít utratit na něco jiného. To jsem jenom špatně rozpočtoval.

A jinak to prostě exekutivně nejde.

Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Další přihlášený s přednostním právem je pan místopředseda Sněmovny Jan Bartošek. Prosím, pane místopředsedo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já jsem velice rád, že Ministerstvo práce a sociálních věcí našlo ve své kapitole dostatek prostředků pro to, aby mohlo posílit důchody, a myslím si, že je potřeba současně postupovat sociálně spravedlivě i k jiným skupinám. Vím, že dlouhodobě nebyl valorizován příspěvek na péči u osob zdravotně postižených. Z toho důvodu načtu do rozpočtu pozměňovací návrh, který bude valorizovat tuto částku zdravotně postižených, protože předpokládám, že jestliže chceme být sociálně spravedliví, musíme jít i touto cestou. Děkuji. Děkuji panu místopředsedovi. Ptám se, jestli ještě někdo další se hlásí do rozpravy. Jestliže tomu tak není, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Nejprve závěrečné slovo paní ministryně. Prosím, paní ministryně, máte slovo. Dobrý den, vážený pane místopředsedo, poslankyně a poslanci. Já bych tady především ráda zopakovala to, co už jsem řekla v úvodní řeči. Já jsem na jaře nesla na vládu návrh, aby byla zajištěna valorizace o 1,8 % v té výši průměrně asi 205 korun na důchod. To by bylo bývalo systémové řešení. Nicméně toto řešení, které jsme vlastně použili pro letošní rok, stálo navíc 7,1 miliardy korun.

A já bych neřekla, tak jako pan poslanec Kalousek, že se to blbě narozpočtuje.

Děkuji paní ministryni. Nyní s přednostním právem pan předseda Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo. Odpusťte prosím, už jsem opravdu nechtěl zdržovat, ale to závěrečné slovo mě zaskočilo. Paní ministryně, ve vší přátelské uctě vám nerozumím.

Přiznám se, že bych jako člen Poslanecké sněmovny, která má něco schvalovat vládě, rád, kdyby mi člen vlády pověřený obhajobou materiálu řekl, co vlastně tedy ta vláda chce.

Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Další s přednostním právem je pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo.